Také děkuji, paní poslankyně, a nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jaroslav Faltýnek, připraví se pan poslanec Pavel Svoboda. A ještě než dám slovo panu poslanci Faltýnkovi, přečtu omluvy.

Předám slovo panu poslanci Faltýnkovi a také zde se vyměníme s paní předsedkyní. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážení kolegyně, vážení kolegové.